Takže my jsme v podstatě de facto připravili právní úpravu, kterou jsme chtěli nad rámec implementovat stejná oprávnění pro české správce daně. Jenom pro vaši informaci.

Narazili jsme v rámci legislativního procesu na velice tvrdý odpor ze strany profesních komor advokátní komory, Komory daňových poradců, Exekutorské komory, Notářské komory. Takže v rámci kompromisu, abychom prostě prosadili právní úpravu, jsme ustoupili na vůbec možnou mez, která byla únosná, a pro tyto profesní komory jsme úpravu zavedli skutečně ryze implementačně. To znamená, že budou sdělovat informace, které slouží pouze k mezinárodní spolupráci při správě daní. V rámci projednávání ve výborech, zejména tedy v ústavněprávním výboru včera, jsem podpořila pozměňovací návrh, který dokonce ještě omezuje dál předávání informací na centrální úroveň, to znamená, budou si spolu vlastně vyměňovat tyto informace po posouzení na jedné straně Generální finanční ředitelství, na druhé straně příslušný orgán komory, to znamená komora jako nejvyšší orgán těchto advokátů, poradců, těchto profesních skupin, protože chceme v podstatě dát jasně najevo, že se jedná pouze o to, aby se získaly informace, a my prostě nechceme žádné další kompetence.

Já budu teď opravdu krátký. Nechci hodnotit to, co bylo. Já jsem tady nebyl a nechci se vracet do minulosti. Takže vás vyzývám tady všechny prostřednictvím pana předsedajícího, jestli chcete opravdu něco začít dělat pro ten daný stav a změnit ho, tak si pojďme sednout k jednomu stolu a pojďme se o tom bavit. To, co tady vzniká, že všichni podávají třicet padesát návrhů na změnu, a přitom ani nevíme, jak funguje současný stav, nemáme o tom ani ponětí, tak nic nezměníme, nic neuděláme, nic nejsme schopni posunout. Takže já vás prosím, vyzývám, pojďme do toho.

Jsem ochoten se bavit s každým o daních, o tom, jak to funguje. Také děkuji. Nyní prosím pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou. Děkuji. Ve vší úctě bych chtěl odpovědět panu poslanci Bláhovi, že tu byl. On zvedl ruku pro rozpočet, který výrazným způsobem zvedl mandatorní výdaje státu, ne že je nezvedl.